Stanovisko garančního výboru? Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti? Návrh byl přijat. Dalším bodem by mělo být hlasování rovněž z usnesení zdravotního výboru o návrhu A20, který se týká klamavé reklamy na léčiva. Zahajuji hlasování o A20. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko výboru je doporučující převážnou většinou. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o návrzích

Návrh byl přijat.

Ten je ale nehlasovatelný, protože byl přijat návrh pod písmenem H.

Týká se to odborné způsobilosti prodejce, takový ten typ akreditace. Stanovisko výboru je bez stanoviska. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o B2. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru je bez stanoviska. Stanovisko pana ministra? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dále bychom se měli zabývat návrhem B4 rovněž poslance Skalického, který se týká stanovení lhůty patnácti pracovních dnů mezi oznámením a plánovanou distribucí do zahraničí. Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu B4. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Dále máme návrh pod písmenem A13. a F1 jsme nehlasovali, takže ho můžeme hlasovat. Stanovisko výboru je doporučující. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu A13.

Návrh byl přijat. Dále máme návrhy pod písmenem J pana poslance Štětiny. A12 byl přijatý, takže tento návrh je nehlasovatelný. Dále máme návrh pod písmenem J2, je rovněž nehlasovatelný, protože je přijat návrh pod písmenem H. Dále máme návrh J4, ten budeme hlasovat, pana poslance Štětiny. Je to osvědčení odborné způsobilosti prodejce, tzv. proškolování. Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Zahájil jsem hlasování o J5. Kdo je proti?

Stanovisko výboru je bez stanoviska. Stanovisko pana ministra?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko pana ministra?

Návrh nebyl přijat. Je nehlasovatelný, pokud by byl přijatý J8, ten nebyl přijatý, takže ho budeme hlasovat. Stanovisko výboru je bez stanoviska. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování.